Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout změny v pořadu schůze.

Další k pořadu schůze pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Prosím, pane předsedo. Já bych navrhl vyřadit bod 125, což je teritorialita, senátní návrh teritoriality exekutorů, který byl zařazen jako poslední bod na dnešní den, a to z důvodu, že to nevypadá, že by se na tento bod dnes dostalo. Myslím, že to je tak vážný a důležitý bod, který vyžaduje čas na projednání, a dovolil bych si navrhnout zařazení tohoto bodu na úterý 15. prosince za bod 24. Děkuji. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí. Ptám se pana poslance Sklenáka, jestli chce o vyřazení a zařazení hlasovat v jednom hlasování, nebo ve dvou. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Je tady žádost, abychom hlasovali o každém bodu zvlášť. Je to tak? Jestliže není proti tomuto námitka, tak každý bod zvlášť. Tedy nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka vyřadit bod číslo 43... Prosím, pan předseda. Ano. Vyřazení z dnešních pevně zařazených bodů, abych byl přesný. Takže vyřadit z dnešních pevně zařazených bodů bod číslo 43, sněmovní tisk 495. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu číslo 6 z pevně zařazených bodů, který měl být zařazen pevně v úterý. Zahajuji hlasování o tomto návrhu o vyřazení z pevně zařazených bodů bodu 6. Kdo je proti?

I tento návrh byl z pevně zařazených bodů vyřazen.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zařazení na úterý těchto dvou bodů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Černocha.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přítomnost pana guvernéra centrální banky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Vítejte, pane guvernére.